Sada bi trebao govoriti u ime predlagatelja kolega Grmoja. Njega nema pa gubi pravo govora, pa je na redu onda Klub zastupnika stranke Rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, kolega Robert Jankovics. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolege zastupnici. Naravno, kad smo se prijavljivali za ovu raspravu danas, prije svega prijavili smo se za raspravu po pitanju dokumenta koje je 37 zastupnika Hrvatskog sabora potpisalo i kojim traže dakle, kojim pokreću pitanje povjerenja Martini Dalić, potpredsjednici Vlade. Ja sam jedan od onih zastupnika koji je bez prestanka od jutros ovdje slušao što su kolege, kako klubovi, tako izvjestitelji govorili. Malo je toga bilo u dosad rečenom koji se odnosio na ovaj dokument kojeg su mnogi nazivali različitim nazivima od 3 strane. Međutim, dokument kojeg je potpisalo 37 zastupnika Hrvatskog sabora zaslužuje dovoljno poštovanje da ga analiziramo i da obrazložimo stav kojeg je naš klub zauzeo. Dakle, 6 točaka od kojih se 4 odnosi na meritum, odnosno na Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH i ja jesam od onih zastupnika koji prije godinu dana u relativno dramatičnim okolnostima travnja 2017. godine glasao za Zakon o postupku izvanredne uprave, glasao je naš Klub i da se upravo taj Zakon kao takav i njegov sadržaj stavlja na teret potpredsjednice Vlade Dalić, prije svega iz formalnih razloga nije pošten zato što smo mi taj Zakon izglasali u Hrvatskom saboru. Ministrica Dalić ga je pisala, ali mi smo ga mogli mijenjati, mi smo ga mogli ne usvojiti, međutim, mi smo ga usvojili i iza njega stojimo.

Mi u trenutku, travnju 2017. nismo imali drugi izlaz. Mi smo igrali finale Lige prvaka odmah na početku mandata, nakon 5 mjeseci imali smo ulog hrvatsko gospodarstvo, imali smo ulog Agrokor, imali smo ulog financijsku stabilnost ove zemlje i napravili smo jedino što je moguće, a to je izglasavanje Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH. Ono što u ovom prijedlogu još stoji je povjerenik Ramljak. Sve vijesti koje smo čuli od travnja na ovamo govore da je za njega znalo i da je njega podupiralo kompletno političko vodstvo tadašnje Vlade RH. Sukladno tome on je bio i predložen Trgovačkom sudu na imenovanje koji ga je potvrdio i jedan od krimena koji se ministrici Dalić stavlja na teret u toč. 3. i 4. bio je činjenica da postoji 5 dana preklapanja, na način da je on bio zaposlenik tvrtke do 30. travnja, a da je ugovor o savjetovanju između AlixPartners i Texo Managementa sklopljen 25. travnja 2017. Dakle, 25. travanj 2017. godine bio je utorak. 30 travanj bio je ponedjeljak. Mi govorimo o tri radna dana, dakle, srijeda, četvrtak i petak gdje je taj sukob mogao postojati. Smatramo da je taj sukob bio nepotreban. Međutim, on zasigurno nije dovoljno velik krimen da bi se podržala ovakva inicijativa, posebno ne na okolnost potpredsjednice Vlade. Što se tiče cijene koju su moji prethodnici, cijene dakle, savjetnika spominjali, naš stav je da prije svega u našem klubu nemamo tako dobrog financijskog stručnjaka koji bi mogao obrazložiti je li nešto skupo ili nije, zdrav razum kaže da je. Međutim, oni koji jesu stručnjaci tvrde da je iznos savjetovanja do 1% cjeloukupnih tražbina koje vjerovnici potražuju realna. Sve što smo isplatili prema dosadašnjim medijskim informacijama je do 1% To nije jeftino, međutim, postoji jedan izuzetno uzak krug ljudi i savjetnika koji je taj posao uopće moglo napraviti.

Dakle, jedno je priča, drugo su rezultati. Donošenjem tog Zakona koji se u ovom prijedlogu potpisanom od 37 zastupnika iz 8 klubova spominje, dakle, jedan od rezultata donošenja Zakona je da je prije svega spriječen kolaps hrvatskog gospodarstva. Taj pakao koji je mogao uslijediti, mi smo jedan jezičak iz tog pakla mogli vidjeti u onih 48 sati kada su redom blokirane najvažnije tvrtke u RH. Taj pakao je spriječen. Uspjeli smo, odnosno uspjela je tvrtka uz pomoć ovog Zakona i povjerenika izgraditi turističku sezonu 2017. koja je bila po mnogim pokazateljima najbolja do sad i taman da sve to zanemarimo i da ne vjerujemo ni političarima, ni posebnom povjereniku, ni predsjedniku Vlade, možemo vjerovati malim OPG-ovima, možemo vjerovati dobavljačima, domaćoj industriji, možemo vjerovati radnicima, možemo vjerovati vjerovnicima koji su našli način kojima je ovaj zid za Zakon dao dovoljno vremena i stvorio uvjete da sjednu i da će se najvjerojatnije do kraja, odnosno do sredine srpnja i dogovoriti, odnosno nagoditi temeljem čega će svi oni imati interesa da nešto što smo dosad zvali Agrokor, sad će se zvati Agrokor 1, 2 ili 3, da će nastaviti raditi i da je najvažniji kriterij kojeg smo ako pogledate naslovnice iz travnja 2017. imali a to je da to neće koštati ništa iz hrvatskog proračuna. To je tada bio kriterij i ako ga i sad poštujemo mi ćemo doći u situaciju da bi ovo mogao biti uspjeh. Sačekajmo kraj, ali ako je ovo prolazno vrijeme ono nikako po našem mišljenju ne podupire opoziv ministrice Dalić. Osim stava kluba ja mogu iznijeti i svoje osobno mišljenje, jer kao jedini zastupnik Baranje u ovom Saboru naravno da je tvrtka Belje u sklopu Agrokora izuzetno važno za nas Baranjce. Ja sam imao u dramatičnim okolnostima prošle godine sastanak i sa potpredsjednicom Vlade na tu temu i sa specijalnim povjerenikom Ramljakom na tu temu. Imao sam dojam da se argumenti slušaju. Činjenica da su i sindikati Belja jučer bili kod potpredsjednice Vlade. Mislim da potvrđuju da je smjer dobar, ovo nije kraj, ovo je prolazno vrijeme ali prolazno vrijeme dovoljno dobro i više nego dovoljno dobro da se ova inicijativa oporbe odbije. I posljednje što mislim reći je temeljno pitanje, pitanje povjerenja u hrvatsku Vladu, pitanje povjerenja u Andreja Plenkovića koju on zasigurno ima od strane našeg kluba, imao ga je od samog početka, ima ga i sada. I svi mi koji gledamo možda malo šire koji imamo tu privilegiju da razumijemo i druge jezike pa vidimo što se zbiva izvan naših granica, okolnosti u kojima je naša zemlja danas gdje imamo Vladu. Ona je sa tijesnom većinom, ali ju imamo i ona je stabilna. Vjerujem da ćemo to potvrditi i sutra. U okolnostima gdje je cijelo okruženje, gdje nas čekaju ove godine izbori u Sloveniji, gdje imamo izbore u Bosni i Hercegovini, gdje imamo probleme u Europskoj uniji potrebna je Vlada koja vodi, koja pregovara, koja zastupa naše interese i mislim da sve ovo što sam rekao i na okolnost ovog dopisa i na okolnost možebitnih rezultata kako ih vidimo sadašnjih i budućih, imajući u vidu i širu sliku, mislim da je interes ove zemlje da se ova inicijativa sutra odbije i stranka i klub zastupnika stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika bit će u tome jednoglasna sutra. Zahvaljujem. Sada bi ponovo u ime predlagatelja pet minutno izlaganje kolege Grmoje. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Vjerojatno je shvatio da brani neobranjivo, odnosno da onom svom prvom uvodnom govoru nije uspio dati odgovore na pitanja koja su ovdje postavljena, a vrlo su konkretna. Uhvatio se terena gdje je mislio da nešto bolje stoji kad se govori o opozivu, pa je tako govorio o geografskim pojmovima, govorio je o tome kako oporba nije uvrstila sve točke, ali ja mislim da je to dobro. Iako je pitanje o kojem je kolega Aleksić govorio bitno i oko toga možemo pokrenuti interpelaciju o radu ministrice Dalić i potpredsjednice Vlade odnosa hrvatske Vlade prema bankama. Mislim da je bilo puno sretnije rješenje da idemo sa samo ovim što je sporno oko Agrokora. I upravo takvo je moje izlaganje bilo. Premijer ga je čak tko je slušao i pohvalio, znači ali ga je rekao bih tako, rekao je da iza tog govora stoji PR agencija koja radi za MOST što isto nužno ne mora biti loše. Znači ovaj govor sam ozbiljno pripremao. Niti jednog odgovora nije bilo po pitanju optužbi koje su ovdje iznesene, koje kompromitiraju Martinu Dalić i cjelokupnu izvanrednu upravu i sve ovo što se događalo. Ne možemo se sada skriti iza toga, da evo sada imamo nekakav nacrt nagodbe, to ništa ne znači. Vidjet ćemo što će biti u perspektivi. Činjenica je i ono što sam u uvodnom govoru govorio da je hrvatska Vlada, odnosno sve hrvatske Vlade, a tu prednjače HDZ-ove Vlade, jer je SDP nešto kraće upravljao Hrvatskom. U velikoj mjeri pomogli ovakvom širenju Agrokora. Govorio sam u replici kolegi Lovrinoviću da su državne institucije, da su HBOR, da je HBOR davao znači kredite Agrokoru, da su jedan dobar dio poticaja koji je trebao kolega Bulj je o tome govorio otići OPG-ovima, da su završili u Agrokoru, a pitanje je sada tko će postati, odnosno već se zna tko će u većoj mjeri postati vlasnik tog koncerna. Tako da nitko ovdje sa strane HDZ-a na te optužbe nije odgovorio. Nitko nije odgovorio na činjenicu da je angažiran AlixPartners kojem je podizvođač bio Texo Management, da je ta firma bivšeg odnosno bivšeg i sada povjerenika i zaposlenika Texo Managementa zaradila, znači odnosno da će zaraditi približno 12 milijuna kuna, tjedno 230000 kuna, dnevno da zarađuje 30000 kuna. Znate kako je nazvao cijelu ovu aferu premijer Plenković? Da su to bile nedorečenosti, ja mislim da je tako bilo, nedorečenosti. Zamislite afera zbog kojeg je otišao povjerenik iz Agrokora oko savjetničkih plaća, premijer za tu aferu kaže da su to nedorečenosti. I to je odgovor na sve ovo što se događalo, na ovaj kompromitirani proces za kojeg netko treba odgovarati. Kada se pričalo o tome kako je oporba napravila pogrešku u opozivu znate svi, govorio je o tome kolega Tuđman u više navrata da mi kao saborski zastupnici nemamo ovdje na raspolaganju vojsku koja za nas radi. Ali ja sam odmah isti dan kada je to isplivalo rekao preuzimam odgovornost, to je moja greška. Ne može cijela oporba snositi i dijeliti tu odgovornost sa mnom. Kaže premijer, smijenili smo povjerenika i stvar riješena, to je preuzimanje odgovornosti. Kada netko zabrlja smijenimo tog čovjeka i stavimo novoga i sada je sve uredu. A iza tog čovjeka je stajala potpredsjednica Vlade Martina Dalić i ona bi trebala snositi odgovornost. I vjerujete mi da smo ozbiljna zemlja nakon takvog sukoba interesa potpredsjednica Vlade bi sama dala ostavku, da ima imalo odgovornosti u hrvatskoj politici i svijesti o tome što je sukob interesa. Hvala. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, ministri, ministrice, poštovane kolegice i kolege. Odmah na početku dakako Klub HNS-a neće podržati ovu inicijativu odnosno prijedlog za smjenu. Prije svega mislim da smo mi tijekom proteklih mjeseci i od naše odluke o ulasku u ovu Vladu jasno rekli koja je naša uloga, naš cilj, a to je pružiti određenu političku stabilnost, politički okvir kako bi se najveća potencijalna kriza i gospodarska, možemo reći i svaka druga okončala. I mislim da smo tu i vrijeme je pokazalo napravili dobar posao. Ono što je ovdje kroz povijest bilo rečeno gdje smo bili prije godinu dana mislim da smo daleko od toga se odmaknuli i došli blizu rješenja koji će i ono što smo više puta napomenuli zadržati što veći broj radnih mjesta, poljoprivrednu proizvodnju, općenito proizvodnju i osigurati nesmetani rad gotovo svih tvrtki u koncernu Agrokor. Cijelo vrijeme smo i komunicirali kako za ove i bilo druge inicijative da što se tiče povjerenja ministrima i ministricama one prije svega spadaju u nadležnost samog premijera da sama uloga i rad ministrice Dalić je usko vezana uz ovaj projekt gdje je ona jasno rekla i premijer da oni stoje iza toga i snose svu odgovornost. Danas vidimo da je naspram onih zloslutnih, pa ja ne mogu vjerovati zapravo da je netko to govorio malte ne i priželjkivao da se to dogodi s takvom intonacijom pa možda onda dođe i do pada Vlade i novih izbora pa da ljudi dođu na ono što žele, da se ne spasi ova tvrtka. Oni su preuzeli svu političku odgovornost i oni ju nose i kako vidimo rezultate sigurno i ja sam uvjeren da će to završiti Ono što je cilj bio i samog lex Agrokora i ono što sam ovdje danas rekao i u replikama, mi jesmo tada bili protiv iako smo dali pet ili šest amandmana sa ciljem da se poboljša svjesni da se nešto moralo napraviti. Možda smo mogli ići u izmjene Stečajnog zakona pa to osigurati, možda je i ovo najbolji put kako vrijeme odmiče i pokazuje se ovo i kako smo čuli i sud u Londonu je potvrdio i Europska komisija dakle ovaj jedan oblik intervencije u insolventne zakone koji se bavi insolvencijama je dobar i njega će naravno najviše prosuditi konačni cilj, o njemu će najviše govoriti. Malo smo više htjeli možda ići na ruku dobavljačima jel oni njih smo stavili u prvi plan, dakle proizvodnju, radna mjesta, dobavljače, to je skup povezanih posuda koje su se stvorile oko Agrokora jer mislimo da je to ključno i za naše gospodarstvo, pogotovo kod nas kada govorimo o poljoprivredi kod mene u Slavoniji i Baranji gdje je puno ovisnih i kooperanata i o Belju i o Vupiku i ostalim tvrtkama iz koncerna Agrokor, naravno da ovise i radi i to su im životna primanja i naravno da smo to imali na umu. I gledajući tih proteklih godinu dana sa ovim svim novim informacijama i vijestima mislim da je upravo naša odluka i o ulasku u Vladu pružila tu političku stabilnost, taj okvir da se izbjegne ono što je po meni nezamislivo. I bilo kako drugo destabiliziranje način na koji bi se to ugrozilo je prije svega ne odgovorno. Neodgovorno prema tim ljudima koji rade, neodgovorno prema budućnosti te tvrtke i ove neke sitne spekulacije govoreći kako je sada to tvrtka u stranom vlasništvu, kako je to izdaja hrvatskih interesa i ne znam što sve ne se želi poentirati na tome. Agrokor je međunarodna tvrtka već dugi, dugi niz godina i desetljeća. Nije ona postala sada i neće postati nakon nagodbe međunarodna tvrtka, ona će i dalje ostati hrvatska tvrtka sa sjedištem u Hrvatskoj. ali oni koji su odlučili uzimati novce od stranaca ti se nažalost uvjetovali da vjerovnici, a time i sutrašnji vlasnici budu stranci koji su svoj oblik vlasništva koji će reagirati kako najbolje zaštite i to je ono cijelo vrijeme što smo govorili, da zaštite svoj novac. Ne moramo mi biti pametni, ne moramo mi se pokazivati najboljim advokatima kako štitimo tuđi novac, naš cilj je cijelo vrijeme bio i treba biti zaštita naših građana, zaposlenika i u očuvanju poljoprivredne proizvodnje i same tvrtke, a ne to kako ko troši svoj privatni novac. I to je ono što smo mi cijelo vrijeme govorili kada je bilo i samo povjerenstvo, privatna tvrtka se financira privatnim novcem, niti kune ne smije biti financirano od poreznih obveznika. To je ovaj zakon omogućio i u tom smjeru se ide. Svi troškovi koji nastaju po meni koliko god oni grdo zvučali normalnom čovjeku i bilo kome u Hrvatskoj, to su basnoslovni iznosi, tu se slažem, ali sve ono što je potrebno da se to dovede pri kraju, da to bude kvalitetno, da bude dugoročno jer nije samo stvar nagodbe i nacrta koji je sada prihvaćen i nagodbe koja će u slijediti, stvar je i održivosti, stvar je da je tvrtka samoopstojna i da ne dođe niti do prodaje, niti do rascjepkavanja niti do gubitka radnih mjesta. To je dugoročni cilj, to je ono što moramo i dalje paziti i strepiti. Znamo i kao jedan od onih razloga koji se navodi za postupke bivšeg izvanrednog povjerenika smo odmah u startu osudili, rekli da nikako ne možemo prihvatiti taj način netransparentnog rada i danas ako možemo povući paralelu kada smo vidjeli u informacijama da će drugi savjetnici biti angažirani ako govorimo o kući McKenzie, vidimo odmah tu razliku, dakle prije nego što se dogodio posao, objavljeno je da su vjerovnici odlučili odabrati tvrtku gdje je sadašnji predsjednik uprave izvanredni povjerenik radio sa ciljem koji sam već rekao. Ali na teret ministrici da netko ovdje gleda u kuglu što je netko mogao znati, znao da li je ili nije znao i s time dovoditi i političku a time i samu opstojnost cijelog postupka, to je velika igra i to mislim da ima čistu svrhu samo radi toga znajući da do toga neće doći a da se pokupe neki politički poeni kao i do sada. Ono zaključno što sigurno možemo reći da ćemo i dalje iako operativno ne sudjelujemo u ovom postupku, i dalje pružiti tu pravnu političku stabilnost i taj okvir kako bi se to završilo jer znate da odlukom od ulaska HNS-a u Vladu odmah drugi dan su uslijedili potpisi ugovora o kreditiranju, bez njih danas mi ne bi ovdje pričali o Agrokoru i bez bilo čega drugoga htio to netko ili ne. To što što je netko želio izbore pod svaku cijenu pa makar i gubitku 50, 40 tisuća radnih mjesta samo da promiješa svoje zastupnike, to javnost će prosuditi je li dobar ili nije dobar motiv. Ali nama motiv moraju biti svi ti zaposlenici, poljoprivredna proizvodnja i sve ono drugo. ili dugi koji su očigledno imali neke informacije više nego sami premijer i bili sudjelovali i sve i nisu se tada bunili dok su bili dio a sada kada izađu, e sad se nama više ne sviđa, to isto javnost prosuditi jel' to u redu ili nije. Zaključno još jednom ponavljam, mi ćemo podržati ministricu odnosno nećemo podržati prijedlog ispred kluba HNS-a i nadamo se uspješnosti i ovako da se nastavi … [[Govornik se ne razumije.]] Zahvaljujem. Idemo dalje, Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Gordan Maras, izvolite.

Hvala lijepo. Kolegice i kolege, gospodine predsjedniče. Teško je ne započeti ovu raspravu kratkim osvrtom na kolege prije sebe i na uvjerljivost odnosno ono šta građani misle o izrečenom tijekom cijelog jutra, evo primjerice sada dok je kolega Čuraj govorio da je ulazak HNS-a u Vladu bio inspiriran tome da daju stabilnost Agrokoru, da to pitate građane RH dali je to uvjet ili tri fotelje koje je zgrabio HNS, vjerojatno bi 99% građana reklo da su tri fotelje. Tako da nije bitno samo koliko će ovdje biti ruku, nije bitno kakva je stabilna ili nestabilna većina 76, 77, bitno je šta naši građani misle i šta oni i kako reagiraju i šta oni i kako percepciju imaju ne samo o nama nego i o Vladi a posebno danas o ovome o čemu mi raspravljamo. I trebamo si postaviti pitanje da li građani RH smatraju da gospođa Martina Dalić zaslužuje biti ministrica u Vladi RH nakon svih stvari koje smo naveli u svom obrazloženju i nakon toga šta se zadnjih godinu dana dešavalo. Ja mislim da je kao rijetko oko čega konsenzus u hrvatskoj javnost da gospođa Martina Dalić više ne smije biti ministrica u Vladi RH. To nismo napravili anketu među zastupnicima vladajuće većine, među HNS-om jer tamo, netko je rekao oni imaju kuvertirane glasove do kraja mandata, to je tako, znači tu nema nikakvog govora oko bilokakve kritike i bilo čega nego to govorimo zbog koji smo mi ovdje i zbog kojih mi moramo braniti stavove za koje smatramo da su ispravni i da rade u njihovu korist. Zbog čega bi građani RH mislili da je proces u Agrokoru netransparentan, da gospođa Martina Dalić ima najveću odgovornost oko toga, da su neki koji su do jučer zarađivali 4, 5 tisuća kuna mjesečno odjednom dobili milijun kuna mjesečno. Tko je prevario hrvatske građane i dao im te po Vladi, netočne perspektive i slike? Nitko. Nitko nije prevario hrvatske građane nego je to sve točno i zbog toga ministrica Dalić ne smije više biti ministrica u Vladi RH jer je izigrala povjerenje građana koje su joj dali da upravlja sa procesom a na kraju su ljudi bliski njoj ostvarili nevjerojatne materijalne dobitke. Na kraju je ministrica Dalić i sama rekla da je ona pisala lex Agrokor, preuzela odgovornost za njega, da su to sve njeni prijatelji, gospoda iz Texo Menagmenta, gospodin Ante Ramljak, sve su to njezini prijatelji s kojima dugi niz godina surađuje, otac hrvatske privatizacije Borislav Škegro itd., i ti ljudi su u procesu krize u Agrokoru izašli kao najveći dobitnici. Najveći dobitnici. Netko je zadržao radno mjesto, to je super, neki su nažalost izgubili radna mjesta. Rekao sam jučer 3 000 ljudi manje radi u Agrokoru nego prije godinu dana. Ali oni koji su najviše dobili su od cijelog tog postupka i procesa su konzultanti, ljudi koje je birala i Ante Ramljak, zajedno sa njom, naša potpredsjednica Vlade gospođa Martina Dalić. Texo Menagment, PR konzultanti, odvjetnici i ovi Amerikanci, pitaj Boga tko još tu sve je u igri, a ne znamo jer nemamo te papire, a jučer premijer nije bio dovoljno hrabar da kaže koliko će od 60 miliona kuna nagrade što će dobiti, dobiti Texo Menagement. To nije htio jučer reći ovdje, mada tu informaciju zna, a ja sad pitam gospođu Martinu Dalić da nam ona kaže koliko će njezini prijatelji dobiti od 60 miliona kuna nagrade koja će biti isplaćena po sklapanju nagodbe u Agrokoru. Recite nam. To hrvatski građani imaju pravo znati. Koliko će Matić, Texo Menagement i svi ovi konzultanti dobiti nagradu. Zbog čega ne izađete s tom informacijom? Od 60 miliona kuna koje će im isplatiti Agrokor. I sada će netko reći pa šta? Pa nije to država, nema to veze, to nisu novci poreznih obveznika. To ima itekako veze sa državom, zbog toga što je država napisala Zakon, odnosno izglasala Zakon, Vlada je napisala Zakon, pisala ga je gospođa Martina Dalić i rekao sam vam, na temelju tog Zakona najveći dobitnici tog cijelog postupka su ovi ljudi koje sam vam malo prije nabrojao. I zbog toga gospođa Martina Dalić ne može više biti ministrica jer je dobivši povjerenje hrvatskih građana u ovoj situaciji uz problem u Agrokoru rješavala očito i probleme svojih prijatelja u ovim privatnim tvrtkama koje sam vam ovdje napomenuo. I tu se ne radi o nikakvim usporedivim naknadama kao što to vole reći, u odnosu na neke strane partnere. Vrlo je jednostavno pogledati bilancu tvrtke koja je konzultant i zabrana slučajno isti dan kada su izabrani Amerikanci, prije godinu dana i danas. Danas 12 i nešto miliona kuna prihoda, prije godinu dana 10 puta manje. Tu nema, dame i gospodo nikakve slučajnosti, kao što nema nikakve slučajnosti ni u tome da su ljudi čak u istoj poslovnoj zgradi. Pa to su sve susjedi, jedan s jednog kata, drugi s drugog kata. Texo Menagement na ovom katu, Šavrić i partneri na drugom katu, ovaj na trećem katu. Sve je to jedno društvo koje je odrađivalo posao na ovom Zakonu što im je omogućila gospođa Martina Dalić. I onda je normalno da građani RH više nemaju povjerenje u gospođu Martinu Dalić. A nemaju povjerenje ni u premijera Plenkovića koji je toliko zdušno brani. I zato bih danas ovdje i sutra prilikom glasanja svaki od nas trebao razmisliti o tome da li predstavlja i štiti jedan interesni krug ljudi ili štiti interese građana RH. Rekao sam, nemam iluzije za neke ljude koji su se kuvertirali do kraja mandata, kojima je tako svejedno. Bitno je da 2 i pol godine još imaju koristi od te tri fotelje koje im je HDZ dao, kao što je primjerice stranka HNS, ali svi oni ostali koji imaju mogućnost izbora i odabira i vidjeti ono što je pravo, a što je krivo, bi trebali odlučiti u interesu onoga što žele naši sugrađani. Tu posebno mislim na kolege iz Kluba zastupnika, evo, otišao je kolega, nacionalnih manjina, koji ja ne znam s kojim pravom iz neba pa u rebra najave da neće podržati ministricu Dalić, a onda u nekim dodatnim razgovorima, očito daleko od očiju javnosti, kao što to gospodin Pupovac radi, odjedanput se ta odluka promjeni. I gle čuda, kaže onda gospodin Pupovac da se dodatnim analizama ustanovilo da tu nije bilo nikakvih kriminalnih radnji, pa ajde OK. Ali neka nam kaže gospodin Pupovac je li u redu da netko svojim prijateljima daje poslove od 12 miliona kuna godišnje koje do jučer nisu imali. O tome glasa gospodin Pupovac, ne o tome da li Fabris Peruško ili Ante Ramljak napravio nešto što je nezakonito. Postoji nešto što je moral, postoji nešto što ljudi kada dobiju povjerenje građana moraju opravdati i ovdje to nije napravljeno.

Ručice gospodina Pupovca su uvijek tamo gdje trebaju biti, na pravom mjestu, uz HDZ i vlast. Tako da sa te strane ja apeliram na sve one koji imaju političku odgovornost i savjest da ne daju podršku gospođi Martini Dalić jer je ona nije zaslužila svojim ponašanjem oko Agrokora. Ne možeš iskoristiti krizu da bi pomogao svojim prijateljima. To se tako ne radi. I pričati o tome da su svi zadovoljni. Zadovoljni su oni koje su izabrali na početku gospođa Dalić i gospodin Ramljak u privremeno Vjerovničko vijeće koje je takvo ostalo do kraja. Jer se netko pita zašto se nije formiralo stalno Vjerovničko vijeće? Jesu to zbilja svi zadovoljni vjerovnici kada se to nije uspjelo formirati? Neka pita. Ne želim ovdje nabrajati tvrtke onih koji su mi se svi javili ovdje tijekom ovih dana, koji su nezadovoljni i koji govore da ovo šta će ih kompenzirati nije ono što bi trebalo biti takvo, da zadovoljni mogu biti oni koji će dobiti Agrokor u ruke, da zadovoljni mogu biti ovi lešinarski fondovi koji su došli od nikuda, već su naplatili svoje uložene novce i sad će još dobiti vlasništvo. Možda se mi možemo ovdje pitati tko stoji iza tih fondova? Možda građani RH mogu sa pravom pitati možda neki političari iz vlasti iz RH stoje sada iza vlasništva Knight Heada i tih američkih fondova. Tko zna tko stoji iza tih fondova. I zbog čega su se oni uopće morali umiješati u tu cijelu priču kada je na kraju situacija završila isto tako kao da je bila predstečajna nagodba i na kraju su opet najveći vjerovnici tada postali najveći vjerovnici, odnosno vlasnici sada.

U samom zakonu na početku nije napravljeno to da se spriječi sukob interesa povjerenika. To nije ni sada slučaj. I sada su angažirani ponovno konzultanti u kojima je radio povjerenik sadašnji prije nekoliko godina. Takvih odredbi koje bi zaštitile građane i vratile povjerenje u postupak privremene uprave, da ih ima takvih odredba u zakonu, nema ih i to nije slučajno po nama napravljeno. Na kraju, ja ne želim kao premjer Plenković se pozivati na to, kao da je on jedini bogom dan da spasi ovu Hrvatsku, a svi ostali ništa ne razumiju. Pa se tako razbacaju i sa riječima i sa time da ne respektira šta građani RH misle o ovom konkretnom slučaju, ne respektira o tome što misle da on krivo vodi Hrvatsku vladu, 77% hrvatskih građana, ništa od toga on ne respektira. Ja želim samo ovdje vrlo jednostavno reći, kada dobijete povjerenje i odgovornost, onda to ne možete koristiti za to da biste pomogli svojim prijateljima. Točka, jer to tako teško prihvatiti gospodine Čuraj? Glasajući za gospođu Marinu Dalić, vi ćete legitimirati takav postupak i ubuduće. Ova Vlada će uvesti pravilo ponašanja, kada nastane neki problem, angažira svoje prijatelje i plati ih više nego što su ikada zarađivali. To je inaugurirano sa glasanjem za gospođu Dalić. Ili ćete napraviti suprotno i reći, ne, kada političar dobije odgovornost, ne smije se tako ponašati i ne smije pomoći svojim prijateljima da zarade 12 milijuna kuna u jednoj godini. 12 milijuna kuna, kao 250 zaposlenih u tom istom Agrokoru, zarađuje sada ta tvrtka od 1 ili 2 zaposlena. I glasanjem sutra će HDZ i HNS ukoliko da podršku gospođi Maritni Dalić, vrlo jasno poručiti, mi tako vladamo, to je naša praksa poslovanja, a građani RH će znati, slijedeći puta, ukoliko glasate za HNS i HDZ, glasali ste za stranke koje omogućuju ministru ili ministrici, da kada dođe kriza, od svojih prijatelja napravi bogataša, bogataša. Mi za to nismo i niti jedan političar zastupnik u Hrvatskom saboru, kojemu je interes hrvatskih građana, na prvom mjestu ne bi trebao biti. Jer sada nas možda i gospodin Ramljak gleda i smješka se i kaže, vidi oni tamo nešto pričaju, a mi smo fino zaradili, baš nas briga, dobra lova, mi smo fino zaradili. Još jednom vas pozivam, razmislite dobru, da li takvu praksu, bez obzira da li se radilo u vašem mandatu gospodine Čuraj ili par kolega iz HNS-a to nije vrijedno toga. Napravimo od Hrvatske normalnu zemlju. Hvala vam lijepo. Idemo dalje, Klub zastupnika HSS-a, poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite.

Iako smo se mi zalagali da Ministarstvo obrta postane, ostane posebno ministarstvo jer se s ovim načinom ujedinjavanjem Ministarstvo gospodarstvo poduzetništva i obrta nije puno pomoglo i obrtništvu. To je jedan od razloga zašto ne podržavamo ovakvu politiku. A drugo je, treba otvoreno reći, da premjer ili predsjednik Vlade jutros rekao, dobro je da se raspravlja o ovoj temi, to je važna tema za RH, to zanima javnost i važno je što će na kraju biti nakon postizanja nagodbe. Ali, treba reći istinu da se reagiralo, tek kada su međunarodne financijske institucije i javnost, medijski pritisak, ukazao na problem, da se u Agrokoru događa nešto čudno, da se lažiraju financijska izvješća, da se izdaju mjenice bez pokrića, tek tada se prišlo rješavanju, uvjetno rečeno problema i donošenja Zakona o strateškim sistemskim tvrtkama odnosno, nazvanim lex Agrokor. Dakle, tek nakon pritiska javnosti. Isto kao što se tek nakon pritiska javnosti zahtjeva opozicije prišlo raspravi o ulozi izvanredno povjerenika, savjetničkim tvrtkama i naknadama koje su se isplaćivale i tada smo tražili da se ta rasprava provede ovdje u Saboru, odlučilo se na tematsku sjednicu Odbora za gospodarstvo, gdje se je vidjelo, da je tu nešto mutno, da su pojedinci sebi priskrbili imovinsku korist, koja im nije smjela biti isplaćena, rečeno je već 12 milijuna kn Texo Managment, preko 500 milijuna kuna ostali savjetnici, a da istovremeno, više od 300 malih tvrtki, dobavljača, OPG nije isplaćeno u cijelosti nego samo 30%, 70% im je ostalo neisplaćeno, iako je bila prva informacija da im je sve isplaćeno. Oni koji su imali iznad toga, nisu mogli dobiti svoja sredstva u cijelosti, nego samo 30%, a takvih je skoro 300 malih tvrtki, obiteljskih gospodarstava i iznos je vidite negdje oko 300 milijuna kuna, koliko su oni potraživali. A u to vrijeme je upravo toliko isplaćeno savjetnicima izvanrednog povjerenika za provedbu projekta Zakona lex Agrokor i sanaciju odnosno rješavanje problema u toj tvrtci. Pa je pitanje zašto nije isplaćeno tim malim tvrtkama, 300 milijuna kuna nego tim savjetnicima. A ono što sam uvodno jutros rekao premijeru i nisam dobio odgovor tko je donio odluku o visini. Jer u zapisnicima koje smo dobili sa svih sjednica privremenog vjerovničkog vijeća nema da je donesena odluka o tome koliko će koji savjetnik dobiti sredstava. Provjerite, ti zapisnici su javni, nema te odluke. Znači donio je ili sam povjerenik ili uži tim gdje bi sigurno nešto o tome morala znati potpredsjednica Vlade obzirom da je sama kako je rekla i pisala zakon i koordinirala ovo. I sve u skladu sa zakonom. Samo s jedne strane imate 300 malih tvrtki, preko 300 milijuna kuna neisplaćeno i 141 savjetnika i dva zaposlena u Texo Managment i 300 milijuna kuna isplaćeno. Da se to isplatilo tim malim tvrtkama, moglo se oko 4 tisuće radnih mjesta sačuvati ako je u Hrvatskoj negdje oko 70 tisuća kuna potrebno za otvaranje jednog novog radnog mjesta. Naravno da savjetnici ne mogu raditi džabe ali su ti privremeni redovnici morali donijeti odluku o tome kolika je ta naknada njima, a nisu je donijeli jer očito su morali šutjeti da bi im bilo bar nešto isplaćeno i da bi mogli sudjelovati u tom procesu, nisu smjeli javno reći ništa protiv toga da i može se skrivati i premijer i potpredsjednica i reći pa imali su oni to na uvid, mogli su reagirati, nisu reagirali i to stoji. Ali je sramotno da one tvrtke gdje su zaposlenici u tim malim obiteljskim gospodarstvima radili za 2 do 3 tisuće kuna, nisu dobili svoje novce, nisu mogli planirati svoj razvoj a ovi su dobivali milijunske iznose za financijske savjete oko buduće nagodbe.

Bankama, strvinarskim fondovima, krupnom kapitalu, mali dobavljači će ostati tamo gdje jesu a biti će kao što je javno vidljivo negdje oko 8% u budućem vlasništvu te kompanije. Većinski udio će imati banke iz Rusije i strvinarski fond i kakvu će oni sutra politiku voditi, hoće li oni čuvati tu proizvodnju i ta radna mjesta u RH a treba još 80 milijuna eura isplatiti ostalim dobavljačima u narednim godinama. To je predmet nagodbe, tako je načelno dogovoreno. Hoće li biti poslovanja u Hrvatskoj u narednim godinama ako to bude odgovaralo bankama, možda i hoće a ako budu inzistirali da se proizvodnja u Hrvatskoj što obično i čine velike kompanije uništi onda nema proizvodnje u Hrvatskoj. Kao što je prerada mesa preseljena iz Belog Manastira u Vrbovec, tako sutra te banke, ti vlasnici budući mogu donijeti odluku da se proizvodnja vina u Belju ugasi, da se ugase ta radna mjesta. I ono što nisam dobio odgovor a pitao sam na odboru stidljivo je u tom nacrtu nagodbe napisao gospodin Ramljak da će biti smanjenja radnih mjesta i otpuštanja radnika a da će se o tome napraviti poseban program. Da li je napravljen, koliko će biti viška ljudi, da li će imati nekakve otpremnine i kako će se zbrinuti taj višak radne snage. Jer objektivno te kompanije, te banke će gledati svoj interes, svoj kapital i svoj profit. Prvo što će napraviti ići će na reduciranje radne snage i gašenje nekih neprofitabilnih proizvodnji, to je istina, to je činjenica i o tome treba govoriti neka to javnost zna. I zato je dobro da se o ovoj temi razgovara. Ali ne zbog toga što to pritišće javnost i opozicija nego što je to trebala i Vlada sama predložiti da se nađe rješenje, da se donese politička odluka da se sačuva ta proizvodnja u RH, da ti mali dobavljači i dalje ostanu dobavljači Konzuma i drugih tvrtki u okviru Agrokora. Bojim se da nakon ovako predviđene nagodbe toga neće biti. Podsjetio bih još na probleme oko MOL-a, prodaje dionice HEP-a, kupnje udjela, odustalo se od toga, govori se i o tome da je ministrica, odnosno potpredsjednica Vlade obećala kako će na doing listi RH porasti za 10 mjesta a šta se dogodilo, pali smo za 8 mjesta. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, polako, imamo vremena još. Interesantno je da je nakon pritiska medija i javnosti i nas iz oporbe, opozicije ministrica priznala da je ona glavni autor zakona i da stoji svojim znanjem i iskustvom iza toga. Istina tako je priznala i da rukovodi ukupnim stanjem u gospodarstvu a ono što mene posebno smeta i nas iz HSS-a da je kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem obećana posebna potpora tvrtkama, obrtnicima i poduzetnicima koji djeluju na području RH u okviru Slavonije, Baranje i Srijema. I kada sam pitao da li će kroz natječaj koje ministarstvo raspisuje za razvojne projekte tvrtki te tvrtke iz Slavonije, Baranje i Srijema dobiti nešto više bodova da dobiju prednost ili više sredstava u odnosu na tvrtke iz drugih regija odgovoreno je ne, svi su jednaki, svi imaju jednaku šansu, tko se prvi javi njegov novac. A znamo da tvrtke u Slavoniji nemaju dostatnog financijskog kapitala i da ne mogu sami nastupati i da trebaju pomoć. A posebno se to odrazilo kroz odnos prema izmjeni Zakona i odnosno spisku tvrtki koje su od strateškog interesa za RH s koje je skinuta luka Vukovar i Đuro Đaković, Slavonski Brod. I o tome sam već govorio i to je još jedan od razloga kako ne možemo podržati ni ministricu ni ovu Vladu. Jer ako tvrtku Đuru Đaković koja je u vrijeme Domovinskog rata svoj doprinos dala proizvodnji oružja, zaboravili ste da su radnici Đure Đaković specijalna vozila stali na ulaz, na izlaz iz tvrtke i nisu dali da se odvezu tenkovi, da se tamo proizvodilo oružje, da ste im uzeli proizvodnju tramvaja, da ste im uzeli proizvodnju eksploziva te da ništa niste vratili i još ih skinete sada sa liste strateških tvrtki i još kažete brinuti ćete o njima marom dobrog gospodara. Pa nemojte brinuti marom dobrog gospodara, nemojte. Dajte im 200, 300 milijuna koliko im fali za dokapitalizaciju, nađite modele, dajte garanciju, osigurajte im posao, zašto ne mogu raditi više vagona za HŽ kad znamo kakvi su vagoni u Hrvatskoj, a znate vi to, smijte se, ali ništa ne poduzimate da ta tvrtka dobije poslove.

I onda mi premijer jutros kaže daj smiri se, idi popij vodu u Slavonski Brod ili nadiši se, hiperventiliraš, nadiši se zraka u Slavonskom Brodu. Hvala vam u ime svih Brođana i Brođanki, u ime svih 90 000 žitelja koje ste ostavili bez pitke vode za Uskrs jer ste dali tvrtki Crodux mogućnost da upravlja produktovodom bez prethodnog ispitivanja, bez prethodne suglasnosti i da se dogodi ovakav incident. Netko je dao, tko je kriv? Ja nisam. Tko upravlja gospodarstvom? Vlada, resorno ministarstvo i niža nadležna državna tijela i inspekcija. Odgovora nema tko je kriv. Mislim da za hrvatsku javnost, za građane je jasno da se na ovaj način ne vodi prava briga o ljudima u Slavoniji i evo drago mi je da ipak ima ovdje ljudi koje ova tema zanima i koji slušaju ovo, neki se smiju, ali nama nije smiješno, nama nije smiješno.

Jedan od razloga je, vjerojatno i onečišćen zrak i loša voda.

Jer gospodarski učinci su takvi da je 3300 stanovnika manje u Brodsko-posavskoj županiji jer su iselili jer nema radnih mjesta u Hrvatskoj. Tko može omogućiti radna mjesta u Brodsko-posavskoj županiji i Slavonskom Brodu? Djelom i Vlada i Ministarstvo gospodarstva, iako im to nije prioritetno, naravno treba stvoriti okvir da se razvija gospodarstvo, od infrastrukture do financijskih potpora gospodarstvu, a vidimo što se dogodilo u Đuri Đakoviću.

Već danas se piše u portalima i po medijima da … [[Govornik se ne razumije.]] Vukovar će ići u vlasništvo nekih prehrambeno-prerađivačkih kapaciteta iz Srbije, a to je realna opasnost. Čak nije ni bitno vlasništvo, bitna su ta radna mjesta. Hoće li ta proizvodnja ostati, hoće li ta radna mjesta ostati. Ja bih volio da ostanu i tražim od vas, jer vjerojatno će većina preglasat da vi ostanete, ali da onda tu majicu nosite i da ponovo dođete u Belje i da tamo bude radnih mjesta u Belju i da se proizvodi vino i da se vrati prerada mesa u Beli Manastir, a ne da se sirovina vozi u druge krajeve Hrvatske ili izvan Hrvatske, jedino tako možemo spasit život u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ja vas na to pozivam. Hvala. Prvi se javio kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, vjerojatno i ne bi raspravljao jer je sve već rečeno još i u onom uvodnom govoru, ali ovako nekad čovjek ima potrebu replicirati kolegi u izlaganju, ali ovim novim poslovnikom ste nas, kao saborske zastupnike doveli u jednu situaciju da tu možemo samo sjediti i slušat. Ja sam danas imao priliku govoriti u ime predlagatelja, ali mislim, evo razgovaram ovdje među kolegama, pokazuje se da ovakav način rasprave u Hrvatskom saboru u kojima netko govori u ime kluba, nitko nema mogućnost replicirati je jedna potpuno čudna situacija za bilo koji parlament. Pa sam ipak ostao pri ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi jer više nemamo kao saborski zastupnici tu mogućnost. Svi razlozi za opoziv Martine Dalić su već izneseni, nitko ih od strane Vlade nije demantirao, premijer se nije osvrnuo na najteže optužbe koje su iznesene, rekao je da je cijeli ovaj proces velika afera savjetničkih plaća zbog kojih je otišao vladin povjerenik, da je to bila jedna nedorečenost, zamislite kakva, ja bih rekao laka kvalifikacija zbog koje je javnost i mediji gotovo mjesecima brujali o tome zbog čega je na kraju otišao i vladin povjerenik, sam premijer čekali smo ne znam, više od 15 dana mislim da su govorile i ostale kolege iz oporbe da on prouči dokumentaciju, nakon što je proučio dokumentaciju zatražio je, ne naravno izravno u medijima, ali onako suptilno da povjerenik Ramljak mora otići što pokazuje da je cijeli ovaj proces kompromitiran. Zato odgovornost ima isključivo jedna osoba koja je preuzela vođenje cijelog ovog procesa oko Agrokora, to je Martina Dalić, sjećam se vrlo živo, a to sam spomenuo i u svojoj raspravi jednog sukoba koji smo imali ja i potpredsjednica Vlade u Vladi RH oko samog lex Agrokora gdje sam inzistirao na 3 povjerenika, ona mi je tada odgovorila da ona noćima ne spava u Hrvatskoj Vladi zbog tog zakona i da mi samo kompliciramo stvari. Zamislite da smo imali kolektivnu upravu i da bi onda po nama taj cijeli proces bio puno transparentniji, možda ne bismo došli u ovakvu situaciju da jednom čovjeku prepustimo sve a onda da taj čovjek praktički osigura svojoj bivšoj tvrtki ogromnu ogromnu zaradu. I ja mislim da se cjelokupna javnost slaže, a uostalom i sam premjer, a evo i naš predsjednik Sabora, sjećam se i njegovih izjava oko te afere savjetnici i sam je davao izjave da HDZ ne smije trpjeti štetu, zbog toga što se je netko zaigrao. Ne može jedino taj čovjek biti odgovoran pa otići, nego treba snositi odgovornost, onaj tko ga je predložio. I u tom smislu, vi ste odgovorni za sve ovo što se događalo, za ovaj kompromitirani proces, o samom ishodu kojim se posljednjih dana hvalite, još ćemo vidjeti što će biti od toga. Svi se nadamo i vjerujemo i nitko od nas, ovo što je govorio kolega Čuraj, nitko od nas ne želi da se bilo što loše dogodi. Mi želimo da nagodba bude uspješna, da se što više dionika bude zadovoljno, ali možemo prema tome izraziti i određene rezerve, jer se bojimo, kako će se to sve odviti. Bojimo se koliko će radnih mjesta ostati u koncernu Agrokor, odnosno, u pojedinim sastavnicama tog koncerna i što će se sve događati u budućnosti. Ja ovim putem, budući da apelirati na HNS, na manjine, apelirao je ovdje kolega Maras, da jedan dan se kaže nešto, imamo naslovnicu jednog tjednika da Martina Dalić mora otići, već sutradan imamo drugu priču, ali evo, kolege iz HDZ-a koji se ne slažu sa ratifikacijom Istanbulske konvencije, vi u svojim rukama imate alat.

U tom smislu, zato i oporba tempirala ovu inicijativu baš u ovo vrijeme i smatrali smo da je ovo pogodan trenutak, kako bi saborska većina bila što tanja. To se i dogodilo, kolega Zekanović je izašao iz saborske većine, ali je vrlo brzo uskočio kolega Hrelja, koji je najavio da neće doći na opoziv Martine Dalić. Međutim, kako god prošao i kakav god bio rezultat ovoga opoziva, mi se ne utvaramo da mi iz manjine imamo većinu. Ali, ono što je bitno, da mi ovdje u Hrvatskom saboru, pokažemo, da je ovakav sukob interesa u Hrvatskoj koja želi biti modrena, koja nema uopće bilo kakve tolerancije prema sukobu interesa, prema mogućoj korupciji, da jednostavno otvorimo jednu ovakvu raspravu, kako se ovakve stvari u budućnosti ne bi događale. I to je bio naš cilj i zato sam uostalom potpredsjednice vama i predlagao 3 povjerenika, zbog transparentnosti, cijelog procesa. Na tome smo cijelo vrijeme inzistirali. Sve ono loše, nažalost što se dogodilo oko Agrokora, dogodilo se nakon izlaska Mosta iz Vlade. Vi ste jednom prilikom rekli da oproba može zapaliti svijeću na Kamenitim vratima, jer vi vodite ovaj proces uspješno, ja bi vam poručio da bi ja vrlo rado upalio svijeću na Kamenitim vratima, što Most nije bio dio ovog kompromitiranog procesa koji se događao i što nismo odgovorni za sve ono što ste napravili. Sjećate se jako dobro, da smo predlagali i alternativno financiranje, vaš kolega iz Vlade, Božinović je bio upoznati sa svime, bio je upoznati i premjer, vi ste izbjegavali doći na taj sastanak, da poslušate taj model. Ne tvrdim da je on bio najbolji, ali mislim, da sam taj vaš odnos u kojem ne želite ni čuti, kakav prijedlog ima Most, partner u Vladi, pokazuje da ste ovo sve što ste napravili zapravo planirali od početka. Ne kao što je Ivica Todorić tvrdi da mu se oduzme Agrokor, sve ono što vi tvrdite, što tvrdi Vlada, da Ivica Todorić došao tražiti novce u Vladu je istina, Agrokor je bio u ogromnim problemima, ali nitko me ne može uvjeriti da određene interesne skupine upravo na slomu Agrokora, nisu imale namjeru profitirati i da su u konačnici profitirale. Znači i teze koje plasira Ivica Todorić nisu točne, ali ono što vi govorite u vašu obranu, to također ne stoji.

Tužno je gledati, da nakon rasprave kluba HSS-a, narodnog zastupnika Davora Vlaovića, ministrica gospodarstva se cinično smije, dok gospodin Vlaović govori o patnjama hrvatskog naroda još koji je preostao u Slavoniji, u Slavonskom Brodu, gdje se zataškava kriminal i koješta, a ljudi obolijevaju od zagađenog zraka, od loše vode. A onda evo, kako je sve to postalo besmisleno, uzmem slušalice, pustim AC-DC stavim i stavim se u kožu kolege iz HDZ-a, vjerojatno oni to tako slušaju, čast izuzecima.

Ne znam, vjerojatno ćete nešto odgovoriti, izvolite kolega. Ne slažem se oko ovoga da ovakav način rasprava po ovom novom Poslovniku definitivno … i ja sam imao isto potrebu replicirati što se tiče ovoga što je rekao predsjedavajući da ti problemi u Slavonskom Brodu nisu dio nacrta opoziva. Nacrt opoziva je samo podloga za raspravu. Mi ovdje možemo otvoriti sva pitanja odgovornosti ministrice Dalić oko vođenja tog ministarstva, a praktični znamo da je ona desna ruka premijera i osoba koja vodi cjelokupnu politiku Vlade i po ovim pitanjima i donosi odluke. Tako da u tom smislu mislim da je kolegica Ines Strenja Linić sazvala i sjednicu Odbora za zdravstvo na kojem se upozorilo upravo na ovo što je govorio kolega i definitivno je to problem o kojem će se trebati još više ovdje govoriti u Saboru. Evo u tom smislu i vama zahvaljujem što ste o tome bez obzira što nije to u nacrtu ovog teksta, ali kolegici Ines koja je tu temu ovdje otvorila u Hrvatskom saboru. Poštovani kolega Grmoja, ja bi samo pitao da li vi stvarno vjerujte da je bilo tada imenovano tri povjerenika, zapravo ta tri povjerenika da je imenovala ova ekipa da bi oni napravili dobro u Agrokoru jel vidimo sada nakon odlaska gospodina Ramljaka što se promijenilo. Znači ostale iste tvrtke, isti konzultanti, isti novci, znači nastavila se politika koja je bila i do sada. Ako pogledamo i kolege iz vladajuće koalicije njih 77 plus oni koji su još nevidljivi onda možemo zaključiti da u biti ni njih danas nije zanimalo baš rasprava o tome što se stvarno događa nego je sve bilo orijentirano da se samo popljuje inicijativa Mosta ostalih stranaka da se na osobnoj razini komentira naša izlaganja, a nitko nije ušao zapravo u bit i razloge zašto je opoziv i tražen. Poštovani kolega Panenić, ja ne znam što bi bilo kada bi bila tri povjerenika, ali nekako vjerujem da bi valjda od tri ta povjerenika mogli se izboriti za jednu osobu koja bi mogla kontrolirati te procese. Ali upravu ste ovi pregovori o koaliciji s HNS-om počeli su puno prije i definitivno trebalo se riješiti jedne političke opcije koja upozorava na kriminal, koja ne dopušta kriminal i koja bilo što što je loše neće dopustiti. Lakše je malo i podijeliti plijen nego da vas netko stalno drži na oku i pazi što ćete napraviti, tako da je ovo jedan puno podatniji i ja bih rekao idealniji partner za Andreja Plenkovića i ovu ekipu koja je ovo provela. A vi sami znate da smo kroz cijelo vrijeme u svom političkom djelovanju upozoravali na ono što je loše ne samo o Agrokoru nego Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici. Evo cijelo jutro i nastavit ćemo tijekom dana raspravljamo o nečemu šta je po meni kristalno jasno, vjerujem i većini zastupnika u Hrvatskom saboru iz pozicije i opozicije. Ovdje se radi o tome da je nešto šta bi trebalo biti nedopustivo u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji očito dopušteno članovima Vlade iz HDZ-a, a to je da kada dođe krizna situacija u rješenje uklopite one koji su vama bliski i koji onda od tog rješenja imaju obilate koristi i uvjeren sam da to vide i zastupnici koji će sutra vjerojatno pod stranačkom stegom dignuti ruku jer inače to ne bi podržali. I sada se pitaju mnogi naši sugrađani zbog čega, primjerice zastupnici HDZ-a evo gledam sada gospodina Kovača i Đakića koji sam siguran ne podržavaju to da neko 12 milijuna kuna zaradi u godinu dana ni kriv ni dužan odnosno do prije toga nema takvih poslova, a kada vaš prijatelj u Vladi vam to omogući i povjerenik preko njega vam to omogući onda uspijete dobiti takve iznose. I dok god su u Hrvatskoj ljudi sve siromašniji, sve obespravljeniji, gdje pravda ne funkcionira, gdje pravosuđe ne funkcionira gdje ljudi odlaze iz Hrvatske, gotovo je nevjerojatno da s takvom lakoćom zastupnici HDZ-a to pokrivaju i da mrtvi hladni, nezainteresirano uzimajući svoju plaću dižu ruke zato da pokriju ljude koji su uzeli u njihovo ime milijune i milijune kuna. Zbog čega je to tako? Čime to zastupnike HDZ-a Andrej Plenković drži da oni iako su sami svjesni da to nije ispravno jer gospodin Đakić je siguran, preiskusan je on čovjek da ne bi bio svjestan da to nije ispravno da neko preko noći de facto dobije 12 milijuna kuna na poslu kojeg do tada nije bilo na način da bivši ili tadašnji zaposlenik te firme mu omogući taj posao, a sve pod patronatom gospođe ministrice Martine Dalić. I zbog čega je gospodinu Stieru jučer toliko bilo bitno raspravljati o temeljnim ljudskim pravima ovdje i gospodinu Kovaču do kasno u noć, a ovdje kada se radi o evidentnoj stvari koja je nedopustiva da neko materijalno se okoristi tako velikim iznosom u tako siromašnoj zemlji pored toliko puno obespravljenih ljudi tu nema ni riječi, to je o.k., to podržavamo, to nije problem. Problem je zaštititi žene od nasilja u obitelji, ali nije problem ako netko naštima svom frendu 12 milijuna kuna godišnje. O tome šutimo, za to ćemo dignuti ruke. E pa recite mi kakvi su to standardi, doduše gospodin Stier je došao iz Argentine, tamo su standardi vjerojatno malo još i niži nego šta su danas u Hrvatskoj, ali ja sam uvjeren da je kao zastupnik u Europskom parlamentu i gospodin Kovač koji je bio uspješan ambasador u Njemačkoj vidio stvari iz jednog drugog kuta gdje takve stvari ne bi prolazile. I zbog čega onda štititi to ovdje, kolegice i kolege iz HDZ-a šta nije dopušteno u nekoj normalnoj, uljuđenoj, civiliziranoj Europskoj zemlji? Šta vide svi naši sugrađani, svi naši sugrađani to vide. I sada recite vi meni, a svi ste odrasli, iskusni ljudi iz razno raznih profesija, zbog čega evo, mi smjenjujemo Antu Ramljaka, odnosno premijer se pohvalio da ga je smijenio, građani RH su bili sa time suglasni, 52% je bilo da je to opravdano, 30%, 29,5 da nije opravdano, 18 da ne zna i premijer rekao evo uvidio sam problem, smijenio sam Antu Ramljaka. Isti dan, ista anketa, gospođa Martina Dalić 66% znači 15% više naših sugrađana vidi veći problem u gospođi Martini Dalić, nego u Anti Ramljaku. Zbog čega je smijenjen Ante Ramljak po istom kriteriju, a gospođa Martina Dalić nije? Imate li odgovor na to pitanje? Je li gospodin Ante Ramljak bio samo žrtveno janje da bi se sačuvala gospođa Martina Dalić i da sve ostalo nastavi se raditi na isti način kao što je bilo i prije toga. Vi to možete raditi jer imate većinu, jer ste pokazali kao nebrojeno puta do sada da vam interes građana nije bitan, da je bitno održati stabilnost gospodina Plenkovića i vlade HDZ-a, kolko traje da traje, da moralnih standarda nema i da birate one teme koje su samo vama drage i za koje mislite da se mora boriti. I nevjerojatno je da se oko nekih, nazovi ideoloških koje uopće nisu ideološke teme, a jučer su ih htjeli tako tu predstaviti pojedini zastupnici HDZ-a se toliko upire, bori, pokazuje, a oko evidentnog , netransparentnog ponašanja gdje neki uspijevaju uz pomoć vlasti doći do milijuna i milijuna kuna to prolazi šutke i sa pogledom u pod, e to je nevjerojatno i to jednostavno je neprihvatljivo i tu bi se svatko tko drži do sebe, odnosno do toga koga zastupa i na koji način zastupa, a zastupamo svi hrvatske građane trebao tome usprotivit. Jer ako se tako nastavi, onda će uvijek biti onih koji će reći pa to je dopušteno, vidite kako je prošlo sa … [[Govornik se ne razumije.]] menadžmentom, proći će i nama, glavno je samo imati prijatelja koji je u vlasti. Ja sam uvjeren da danas nakon ankete provedene među građanima koji su čuli svi argumente ovdje, koje smo imali mi iz HDZ-a vrlo malo argumenata jer se nitko ne javlja, to nije pitanje Istanbulske konvencije koje kod njih pobudi takav poriv da se suprotstave zaštiti prava žena, nego ovdje se radi samo o sitnoj netransparentnosti koja je desetke milijuna kuna, pa kaj je to, to je niš, kaj ćemo oko tog raspravljat, jel tak gospon Kovač? Kaj bumo se oko toga opće raspravljali kad to nije opće bitno, to je onako znate kak se kaže u preferansu, to je juha ne. To se upisuje, to je najnormalnija stvar kada je HDZ u igri i kada je HDZ na vlasti, to uopće ne moramo oko toga raspravljat jer se to valjda treba samo po sebi shvatiti kao normalno. E mi to ne shvaćamo kao normalno i mi ćemo protiv toga govoriti pa ako treba i 10 puta tražiti opoziv još do kraja, a vjerujte mi da će biti ovakvih situacija i do kraja mandata da se ova priča oko Agrokora neće završiti, da ćemo ponovo pokrenuti i povjerenstvo oko Agrokora i da nećemo dati mira dok se ovakve stvari u Hrvatskoj više ne budu dešavale. Koliko god vi odmahivali i rekli da je velika pobjeda HDZ-a to što će sutra izbrojati 77 ili 78 ruku. To nije nikakva pobjeda HDZ-a. Pitajte ljude pa ćete vidjeti šta oni misle. Ako vam netko kaže, potapša vas po ramenu i kaže dobro da ste spasili gospođu Martinu Dalić, vjerujem da ćete takvog vrlo rijetko sresti u javnosti s obzirom da je javnost ovdje unisona po ovom pitanju. Vidi da se desilo nešto nedopustivo i protiv toga je da se to u budućnosti dešava. I volio bih kada bi zastupnici u Hrvatskom saboru sa jednakim žarom branili svoje stavove, ne samo oko nekih stvari koje su kakti njima bitni i stvarali slike kojih uopće nema i borili se protiv imaginarnih opasnosti kojih također nema, ali oko pravih opasnosti kao što je netransparentno upravljanje u ime građana RH koje vidimo svaki dan u vladi Andreja Plenkovića oko toga nema ni a. I zbog toga još jednom pozivam sve one koji imaju i odgovornost političku i savjest da glasaju za opoziv gospođe Martine Dalić. Uvaženi kolega Maras, vi ste u svom izlaganju se dotakli jedne teme za koju je zgodno da možda malo i vidimo, možda ćemo sutra na glasanju u Saboru po prvi put vidjeti nešto što su kolege iz HDZ-a najavili jučer u raspravi. Oni su jučer u raspravi najavili da je odluka u HDZ-u da se glasa po savjeti. Pa ćemo vidjeti da li kada je to glasanje sukladno savjesti samo vrijedi za određeni tip zakona ili vrijedi za sve pa će biti interesantno vidjeti da li će se to možda primijeniti kada je riječ o glasanju o povjerenju potpredsjednici Vlade i ministrici gospođi Dalić, možda netko u HDZ-u ima tu neke dileme, neke sumnje koje smo mi kao u ime klubova izrekli i pojedinačnoj raspravi pa će biti interesantno vidjeti sutra glasanje da li to vrijedi samo kada je u pitanju Istambulska konvencija ili je to nešto što ćemo primjenjivati stalno pa će imati zanimljiva glasanja. Pa vidjeti ćemo ono šta ja očekujem da ćemo vidjeti. Kao što sam malo prije vam i rekao to je nešto što se očito u HDZ-u podrazumijeva, uobičajen način ponašanja. Kada smo na vlasti naši prijatelji, pod navodnicima naši prijatelji mogu dobivati poslove na konto ministara HDZ-a. To smo vidjeli i prije 5 godina i prije 10 godina i prije 20 godina u privatizaciji itd. To je nešto što je uvrježeno ponašanje u HDZ-u i možda, možda u budućnosti toga neće biti, ali možda, evo možda se ipak prevarim, možda postoje neki pioniri ovdje koji su pokupili te neka stvari dok su bili u Briselu ili u Berlinu pa sada neće dopustiti da se praksa koja tamo ne bi vrijedila odvija u RH.

Uvaženi kolega Maras mislim da ste postavili ključno pitanje, to je pitanje koje sam ja jučer postavio u svojoj raspravi a to je da me jako zanima zašto neki tako ostrašćeno govore o problemima koji su izmišljeni problemi, o Istambulskoj konvenciji koja bi nam trebala biti ljudski i civilizacijski dokaz i da bi volio da isto tako ostrašćeno razgovaraju o problemima s kojima se naši građani susreću a to je da u Hrvatskoj ima gladnih, da iz Hrvatske ljudi odlaze, da Hrvatska gospodarski propada unatoč rastu koji je, za koji i same analize pokazuju da to nije pravi rast. Dakle mladi odlaze jer nemaju perspektivu, to su pravi problemi Hrvatske a ljudska prava, prava naših kolegica, žena i zaštita istih unutar obitelji od nasilja, mislim da je to civilizacijski doseg a ne problem.

Evo, to je on što mene zanima. Zbog toga što naši ljudi odlaze, vide užasne nepravde i vide da oni koji ne odlaze su a po volji su HDZ-u zarađuju ogromne novce. Zašto ti majstori, stručnjaci financijski, Škegro, Matić i društvo nisu fond napravili u Londonu ili New Yorku i zaradili tamo milijune? Neka mi to netko kaže. Kako ti stručnjaci nisu tamo uzeli milijune eura nego su to uzeli, odnosno zaradili u RH? A omogućila im je tu zaradu politika u ovom slučaju preko Agrokora.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Maras, prozivate nas tu da šutimo i da ne odgovaramo na vaše prozivke, pa ja ću reći teško je odgovoriti na pamflete koje ste sročili i netočno ih sročili i uputili u proceduru. Optužbe koje su neutemeljene i koje sigurno ne stoje da je gospođa potpredsjednica Vlade i ministra gospodarstva, obrta i poduzetništva učinila nešto tako katastrofalno da bi trebala odgovarati preda mnom. Onaj koji je učinio nešto taj je dao sam ostavku i otišao. Ne znam zbog čega ovaj neutemeljni napad na potpredsjednicu Vlade jer nikakvih osnova nema za to. Onaj koji je snosio odgovornost je otišao, povukao se, dao ostavku i nije točno da ga je premijer smijenio i da je to rekao da je smijenio ga. Otišao je jer je zaključeno da to nije moralno, taj ugovor proizvođača nije moralan u današnjem hrvatskom društvu. To znate i vi.

Gospodine Đakić, mislim da niste informirali, niste bili cijelo vrijeme ovdje jer niste pratili situaciju, gospođa Dalić nikada nije rekla da je to nemoralno, nikada, nadam se, evo možda će sada reći, da je to nemoralno da je Ramljak i to društvo napravilo, to nikada nije rekla. Drugo, rekla je da ona stoji iza cijelog postupka, znači i toga što su oni uspjeli doći do takvog posla. I treće, rekla je da su to njezini osobni prijatelji. E sada šta vama treba tu još? Šta vam treba? Ako ste sami sada to rekli da je to za vas neprihvatljivo onda je njena odgovornost neupitna. Prijatelji, ona stoji iza cijelog postupka i nikada se od toga nije ogradila. Ne bi vam trebalo ništa, ja sutra očekujem da vidim zeleno kod vašeg imena. Ja očekujem da vidim zeleno kod vašeg imena gospodine Đakić. Ne nije to smiješno. Nije to smiješno, ako ste do sada bili iskreni i rekli da to za vas nije moralno, onda gospođa Martina Dalić više ne bi trebala biti ministrica, vrlo jasno, jer ona stoji iza toga. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kada govorimo o povezanosti politike i biznisa, a u kontekstu Agrokora o čemu sam govorio i ranije s ove govornice, treba svakako spomenuti. Primjer poveznice između ministra obrane Damira Krstičevića i gospodina Gordana Kolaka, karijera te dvije osobe je povezana jedno nekoliko desetljeća. Međutim, zadnjih godina, eto slučajno gospodin Kolak je instaliran [[Upadica Reiner: Kolega Sinčić, sada govorite izvan teme.]] Ne, govorim o Agrokoru, govorim o Agrokoru, znači, dalekovod izgradnja je u vlasništvu Dalekovod d.d. a vlasništvo Dalekovoda d.d. je konsolidator koji je dio Agrokora, a povjerenik, kao povjerenik je upisan trgovačkom sudu u Peruško, a nekada je upisan bio gospodin Ramljak. Prema tome, poslao sam financijskoj inspekciji dopis, da pročešlja, jer je bilo financijskih malverzacija od kad je gospodin Kolak tamo došao, pošto radi za plaću prema vlastitom priznanju od jedno 50, 60 tisuća kuna. Povezanost i umreženost je nešto po čemu HDZ funkcionira od '90.g. i ne samo u firmama, tu je i nogometni savez, Šuker i društvo, tu su i drugi savezi, to je nešto na temelju čega HDZ misli da može držati Hrvatsku u šaci, da je ispremrežio razno razne strukture i da na taj način može generirati vlasti i dobivati izbore, a da svi ostali koji nisu unutra mogu ići iz Hrvatske i baš ih briga.

pojedinačna rasprava, biti će ona poštovanog zastupnika Darka Horvata, izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatske vlade. Ja bi bio puno puno sretniji, kad bi znao da ste umjesto danas ovdje, pred nekolicinom zastupnika u Hrvatskom saboru u svom uredu na Ministarstvu gospodarstva i radite one stvari i aktivnosti koje doprinose rastu GDP-a, rastu industrijske proizvodnje, boljem zapošljavanju i tome slično. Ali, eto, imamo mi u saborskim klupama i onih egzibicionista koji uživaju u ovome da se apsolutno ništa ne radi. Mi bismo u Međugorju rekli, mlati prazna slama i još poslije toga si sretan i zadovoljan. Na koji način funkcionira, taj ili to političko okruženje? Ujutro u pola 10 naruče novinare i ispričaju im koje kakve gluposti, koji su kod istih tih novinara jučer pročitali, onda se na pol sata vrate u klupe, pogledaju u mobitele i to što su novinarima ispričali, prepričavaju nama, jer su to mediji objavili. U takvom igrokazu i u takvom scenariju, ja mislim da se nitko ovdje ne osjeća ugodno, a pogotovo ne oni ljudi koji bez srama, mimo svoje formalne naobrazbe, pričaju o nekim stvarima, na način, da im se oni ljudi koji ih razumiju smiju, pa smo danas imali priču ovdje o rastu ili padu CROBEX-a ne znajući uopće što utiče na rast ili pad CROBEX-a. Pa smo onda imali ovdje priču da se bavimo ideološkim kostima, ne znajući uopće tko stvara atmosferu ideoloških kosti. Pa smo onda imali ovdje izreku, da u Agrokoru, uopće nema imalo vrijedne imovine. Pa smo imali takvih nebuloza koje bismo mogli ovdje prepričavati, stvarno do ranoga jutra. No, međutim, što je činjenica. Činjenica je pokrenuti postupak o interpelaciji potpredsjednice, potpisan od strane 37 potpisnika, ali kada bi mi danas ovdje tim potpisnicima dali jednu anketu i pitali bi ih da li znaju zbog čega su potpisali taj komad papira, od tih 6 točaka, koje ovdje ja držim pred sobom, 95% njih ne bi ni 3 znalo nabrojiti. A znate o čemu se ustvari radi? I ovo bi volio reći hrvatskoj javnosti, dakle, prve 3 točke su prepisane rečenice zakona. Niti nas se pita zašto, niti tko, niti kako. Možemo ih jednostavno, kao što smo već nekoliko puta vidjeli na televiziji taj komad papira baciti u koš i 16 puta potrgati. Točka 5. i 6. o njoj mi nismo danas progovorili niti jednu riječ. Mi ovdje govorimo o jednoj jedinoj rečenici, iz predmetnog zahtjeva o točki 3. izvanredni povjerenik je temeljem zakonskih ovlasti odabrao savjetnike. Pa zašto se ne usudite reći što je tu protuzakonito? Što je u toj mjeri protuzakonito? Ovakvi nas u dnevnom redu, ne interpelacija čeka 10-tak, nego ovakvih bedasto potrošenih dana, kakav je dana nas čeka 10-tak. I onda nas pitati zašto su saborske klube prazne. Ponoviti ću još jednom, zato jer nas netko plaća da mlatimo praznu slamu. Dakle, imamo isto tako od 37 zastupnika, potpisanu slijedeću interpelaciju zbog toga jer Vlada ništa ne čini, zbog toga jer ne provodi reforme zbog toga jer ne brine o hrvatskom gospodarstvu, zbog drugih stvari pobrojenih na tri lista papira. Kada bih ja danas tu 37 pitao znaju li oni zbog čega su podnijeli zahtjev za interpelaciju Vlade, 95% njih ne bi znalo ni 5% ovog očitovanja izreći ne pred kamerama, nego koncentrirano, smišljeno ovako samo sa sobom. Govorili su gospodin Vlaović, kolega Grmoja, kolegica Mrak-Taritaš, šteta je što tu sad nema kolege Mišića jer on je dobro započeo, ali očito vrijeme mu nije dalo da to tako i završi. Dakle na jednu od tih budućih interpelacija Vlada je dala svoje izvješće. Sad bi bilo vrlo interesantno, onak ko u prvom razredu pitati sve nas skupa koliko nas je to izvješće pročitalo? I kad mene netko pita da li ja više vjerujem medijskim napisima i onome što kolega Maras veli u kameru ili onome što je Vlada dala u svom izvješću, a premijer Vlade potpisao, a potpisao je sljedeće i to su stvari i informacije za hrvatsku javnost. Sukladno tome, tijekom 2017. godine Hrvatska je izašla iz procedure prekomjernog proračunskog manjka koji je pokrenut u siječnju 2014. Naime, neke agencije koje su nam vrlo drage kada snižuju kreditni rejting Hrvatskoj, a to su dva puta napravile u razdoblju od 2012. do 2015. jer uopće potrebno pitat tko su tad bili ministri i tko je tad bio premijer, bespredmetna činjenica. Zbog čega? Zbog toga jer su ti ljudi ludi, a u Hrvatskoj je teklo med i mlijeko, nije gospodo. Dakle, 2017. godine smo polako počeli izlazit iz ekonomskih problema i neki postoci i neke brojke koje su u tom izvješću dale pod bulletom 1 pod podnaslovom makroekonomska kretanja lijepo vele: gospodarski rast 2,8% isključivo i na račun čega? Na račun povećanog izvoza roba i usluga koji je po prvi puta u 2017. godini zaživio sa dvocifrenom brojkom. Mi bismo rekli još jednu činjenicu, čuditi se ko picek glisti kad me gledate, te su vam brojke na internetu i njih treba uzet zdravo za gotovo jer su činjenično stanje. I one nisu improvizacije. … [[Upadica se ne čuje.]] I s pravom jer jedno što priča Darko Horvat je činjenično stanje, a ono što priča Gordan Maras je ono što je prosanjao i na koji se način probudio stajući na lijevu ili na desnu nogu. Dakle u tom bulletu 1 makroekonomska kretanja za razliku od svih onih koji su tvrdili danas, a kolega Maras i vi ste bili najglasniji među njima, kako pada industrijska proizvodnja, kako pada izvoz, kako pada … [[Upadice se ne čuju.]] kako pada produktivnost građevinskog sektora, no međutim kolege, brojkice ove upisane nas uvjeravaju upravo u nešto suprotno.

Isto tako 12% povećan je izvoz. Rast prometa trgovine na malo zabilježio je rast od 4,7%, dakle u 2017. godini povećan je broj zaposlenih itd. itd. itd. Dakle, govoreći u ovom Saboru o nepovjerenju prema hrvatskim institucijama, ustvari otvarate Pandorinu kutiju jer razgovarajući s ljudima koji, pa ja bih se usudio reći dosta površno prate rad ovog Sabora, dobivam pregršt informacija koga se u ovom Saboru sluša kad govori, čije riječi ustvari nešto znače, a za koga se vani, izvan ove sabornice smatra da troši vrijeme saborskih zastupnika i članova Vlade na ovakav uzaludni način i kad mi pratimo i gledamo razno razne ankete, doduše ne usudim se reći svake 4 godine, ali na svakom ili u svakom izbornom procesu to je anketa koja jedino nešto znači i jedino nešto vrijedi. I zbog ovih 6 stvari zbog kojih ste si vi namislili rušit dignitet potpredsjednice Vlade je stvarno, dakle to je čak i loši vic.

Ja sad vas upozoravam da ne premašujete vrijeme. Ja procjenjujem da to nije nikakva povreda poslovnika, on je dapače čak autokritično rekao mi mlatimo praznu slamu, dakle i sebe je uključio u to, prema tome nije nikog drugog vrijeđao i prema tome procjenjujem da nije povrijeđen poslovnik. Sad ćemo krenuti na replike kojih ima priličan broj. Prvo poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Horvat, dakle kad sam išla u školu, onda obično tamo smo slušali o tome kako netko ne dolazi na vrijeme na nastavu i znate tko je to slušao? Stoga ste vi u svojem izlaganju dali ocjenu saborskih zastupnika i rekli što o njima mislite, što je vaše pravo da kažete što mislite o svojim kolegama i dobro da to tako javno kažete. No međutim, ja bih nekako budući da nema mogućnosti ispravka netočnog navoda, rekla nešto drugo. Ne samo da je potpredsjednica Dalić ovdje nego i uz potpredsjednicu Dalić i ministrica Obuljen Koržinek a jednako tako je i ministar poljoprivrede, pa ako je riječ o dangubljenju, puno njih. Inače mi imamo u Saboru prilike vidjeti ministre na aktualnom satu a kad predstavljaju zakone, vrlo rijetko imamo prilike vidjeti ministre, oni tada šalju državne tajnike koji im pokazuju ili da im nije stalo do zakona ili do saborskih zastupnika ali u ovoj prilici imamo ih prilike vidjeti. Hvala kolegice Mrak-Taritaš, na onoj rečenici koju sam zapamtio, koju ste se usudila izreći i ja se na isti način osjećam kao i vi. Zbog ovog ili ovakvog stanja u Agrokoru svi mi koji jesmo dio politike osjećamo se odgovornim.

Oni nikad neće priznati da su bilo što prije. Kolega Horvat, ja bi isto bio puno sretniji danas da je gospođa Dalić u svom uredu i da radi po vama možda neki pametniji posao, ali gospođa Dalić nije u ovom Saboru radi nekih zastupnika egzibicionista kako ste vi rekli, nego zbog toga jer je omogućila svom prijatelju Ramljaku da radi određene nepodopštine na mjestu Vladinog povjerenika. I zbog toga je tu. Da toga nije bilo, ona bi možda danas radila nešto drugo. A ako bude savjesti zastupnika, onda će u ponedjeljak moći raditi što god hoće jer više neće biti ministrica. Vi ste rekli što je protuzakonito u odabiru savjetnika? Gledajte, ako gledate lex Agrokor onda je, ali mi imamo u Hrvatskoj druge zakone, imate Kazneni zakon, pa u tom Kaznenom zakonu ima nešto što se zove trgovanje utjecajem, što se zove pogodovanje i to bi trebalo istražiti, tu sam ja već rekao medijski par puta javno, neka nadležna tijela dođu pa neka ispitaju gospodu u Texo Menagmentu kako su baš oni koji sigurno u AlixPartnersu, nisu znali gdje je Hrvatska na karti pa su baš izabrali Texo Menagment za nekakve kooperante u Hrvatskoj.

Pa evo jedna rečenica opet kojom se s vama slažem, jednim dijelom samo, dakle da, ima savjesnih zastupnika, mogu samo rečenicu nastaviti, da, ima ih i u ponedjeljak kolegica Dalić doći će na posao lišena jednog stresa kojega joj danas ovdje želite priuštiti i radit će puno pametnije stvari nego što danas ovdje sjedi ovako i sluša, stavit ću tri točkice da nam opet ne ispadne mlatiti praznu slamu. Ali ono što je činjenica, dakle svi vi ili svi mi koji smatramo da iza ovog procesa postoje kriminalne, kaznene ili bilokakve radnje, postoji mehanizam kaznene prijave i nakon toga državne institucije po toj kaznenoj prijavi postupaju.

Gospodine Horvat, vi ovdje govorite da mi mlatimo praznu slamu, ne, mi postavljamo pitanja koja od nas traži hrvatska javnost. 55% hrvatskih građana ovog trenutka ne podržava rad ove Vlade. Sumnja u vjerodostojnost, integritet, a jedna od perjanica te sumnje je upravo gospođa Dalić. Dakle, gospođa Dalić je jasno izjavila da je ona pisala zakon i d su sve odluke koje su kasnije proistekle iz stog zakona, pisane sa slikom, dakle pisala je zakon skupa sa Ramljakom i sve što je kasnije proizašlo iz tog zakona, proizašlo je iz njenog dogovora sa Ramljakom. To se zove sukob interesa, to se zove trgovina utjecajem, to se zove potencijalna korupcija. I zato u Hrvatskoj građani ne vjeruju političarima i zato građani ovog trenutka ne daju podršku radu ove Vlade. I zato je naš posao oporbe da u saborskoj govornici postavljamo ova pitanja na koje tražimo odgovore a građani će ocijeniti tko je vjerodostojan a tko nije, a tko mlati praznu slamu.

I vi niste u onoj grupi koji su danas mlatili praznu slamu jer ste do sada uporno šutjeli a oni koji su praznu slamu mlatili, oni su se prepoznali i dandanas i sad se smiju iz toga. Poštovani kolega Horvat, imam jedno pitanje. Što će se dogoditi ako mali dobavljači tuže s obzirom da su ostali kraćih rukava u ovoj nagodbi s obzirom da oni nisu znali za lažiranje financijskih izvještaja i osobno mislim da tu nije samo kriv gospodin Todorić nego politika koja mu je to omogućila i ljudi koji su bili u HBOR-u i koji su dodjeljivani u prazno i tko će platiti ako oni dobe tu tužbu? Ovo je konačno jedno konstruktivno i pravo pitanje na koje ja, a mislim da ni niko ovdje između nas ne može dati odgovor jer je pitanje što bi bilo kad bi bilo. Ako će do tih ili takvih tužbi doći, imaju odnosno postoje institucije koje će na te tužbe i odgovoriti. Do sada ako informaciju nemam pravu ili pravilnu neka me neko ispravi, bez obzira na sve nepodopštine koje su se u Agrokoru događale, na račun poreznih obveznika nije pala niti jedna loša niti kriva podloga. I pitanje koje ću postavljat cijelo vrijeme vezano uz plan restrukturiranja je upravo to. Kolega Ramljak u trenutku kada je bio pred saborskim Odborom za gospodarstvo ovu je činjenicu potvrdio. Obzirom da tada nikome nije smetala rečenica da nijedna kuna onoga što je plaćeno s poslovnih računa Agrokora, nije stajala porezne obveznike RH niti jednu kunu, ja u ovom trenutku nemam razloga mu ne vjerovati. Kolega Horvat, izgleda da s ovom rečenicom da mlate praznu slamu ste iznervirali kolege iz SDP-a, možda su oni ostali nervozni nakon jučerašnje rasprave. Sada vidim da žele forsirati tezu da ako neko glasa protiv Istanbulske konvencije da onda i ruši i Vladu. E vidite, to nije točno. Možda biste vi htjeli da je to tako, možda biste vi htjeli da onda nakon takvih izbora prije nego što vas pretekne Živi zid da se možete ponuditi HDZ-u da uđete u neku veliku koaliciju, ne znam. Možda bi htio gospodin Maras biti i predsjednik Sabora. Znate što, ja takvu stvar sigurno ne bi želio vidjeti, pa koliko god vi cimali da idemo u tom smjeru za to moju ruku nećete dobiti. Kolega Maras, molim vas. Kolega Stier, ovom rečenicom ne možete iznervirati one koji o sebi upravo to znaju, dakle samo su se u tome prepoznali. I reći ću rečenicu kolege Hajdukovića, čast izuzecima, ali oni kojih se to dotaklo reakcijom su upravo dali do znanja da su upravo oni ti.

Čitavu svoju raspravu većim dijelom ste spominjali činjenice. Ovdje je jedna jedina činjenica da mi već od 9 i pol pa do sad slušamo upravo ono što ste vi rekli mlaćenje prazne slame.

Jer kako drugačije protumačiti ako netko tko je bio zamjenik župana četiri godine proziva ovu Vladu koja je tek godinu i pol za nekakav vodovod Sikirevci, a on je bio tamo na vlasti ili nekakav ministar poduzetništva koji je bio u tom resoru i koji je mogao napraviti neke stvari kada priča o tisućama ljudi koji su otišli ko da su otišli u ovih godinu i pol. Dakle ovdje gubimo vrijeme i ne to samo danas nego kod svake interpelacije. Svaka odgovorna oporba interpelaciju saziva tek u trenutku kada je sigurna da će uspjeti. Ovo je samo ono upravo što ste rekli, gubitak vremena, iscrpljivanje i mlaćenje prazne slame. Kolega Klarić, neću se složiti s ovom vašom rečenicom tamo nekakvi ministar poduzetništva. Kolega Maras je bio eminentni ministar poduzetništva i upravo sam vam pročitao, u njegovom mandatu je kreditni rejting RH pao dva puta, a kleti se u to kako su obrtnici, mirko i mala trgovačka društva žila kucavica hrvatskog gospodarstva ustvari ne govori ništa o nama nego o samom kolegi Marasu. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je Poslovnik u više stvari, ali ja ću se konkretno vezati na jedno, a to je da sada trenutno nemamo [[Upadica Reiner: Koja točka?.]] nemamo predstavnika Vlade. To je točka o tome da predstavnik mora biti Vlade nazočan na sjednici.

Ima li predstavnika Vlade ja vas pitam? Ja ću vam dati ponovo opomenu, po drugi puta. Molim vas nemojte dobacivati. Sljedeći puta ćete dobiti i za to opomenu i znate šta slijedi po Poslovniku. A da slučajno znate Poslovnik, da ste si malo dali truda onda bi svatili da Vlada uopće ne treba ovdje biti jer Vlada nije predlagač, nego vi ste predlagač i vi morate biti ovdje, a oni zapravo čak uopće ne bi trebali biti ovdje, ali normalno je da jesu i to je i za očekivati da jesu jel. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Poštovani kolega Horvat. Ja neću o gospođi Dalić sve je rečeno, vi ste spomenuli ovdje zastupnike kojih nema, da je Sabor prazan i bit će sve prazniji s obzirom na novi Poslovnik gdje se ne može raspravljati rok je kratak evo čak ni potpredsjednik ne stigne pogledati na sat pa mu istekne rok svega te rasprave. No mislim da bi bilo bolje da se onda ovaj Sabor i ukine, to je 50, 60 milijuna kuna godišnje za plaće, pitanje koliko košta održavanje ove zgrade pa da damo to djeci za lijekove jer i tako ono što Vlada donese i odluči u ovom Saboru prođe jer vi koji ste vladajuća većina vi morate stisnuti to dugme koje morate, bez obzira što o tome mislite i jednostavno je nepotrebna uloga uopće Hrvatskog sabora kao tijela ili djela zakonodavne vlasti u Hrvatskoj. Samo sjedimo ovdje bezveze i svađamo se.

Pričati ćemo o puno toga, ali, sada sam se sjetio, dakle, imali smo pred Uskrs, usuditi ću se reći u mom Prelogu, jedan humoristični list koji izlazi 2 puta godišnje, imao je jedan vrlo interesantan eminentan naslov, ali neću sada opet govoriti na koga ide ta interesantna doskočica, opet će se prepoznati čovjek, sjedi ovdje među nama. Pisalo je u naslovu, predozirao se, pa ga onda svi mi pitamo čime, replikama u Hrvatskom saboru.

Odluke, da se angažira tvrtka, znači to je Ramljak angažirao tvrtku Texo da ja bi u biti vas upoznao sa kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze. Znači u njemu je jasno navedeno, znači nije zakon, ali odnosi se na sve koji izlistavaju dionice, dionice su iz sustava Agrokora tvrtke, pošto je … [[Govornik se ne razumije.]] uprava, smatramo isto tako da je upravitelj taj koji na kraju donosi te odluke. I stoji jasno da postoji sukob interesa, da ko članova uprave koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja, ne može utjecati na donošenje odluka, znači ne smiju donositi takve odluke i to se smatra pod točkom 3.3.6.1. poslovi između društva i članova uprava, gdje je navedeno, da evo, za članove uprave i s njima povezane osobe ili društva ili povezane osobe, sve što se radi mora biti na tržišnoj ocjeni i ocjenjeno posebno od neovisnog tijela.

Eminentno ime, koje je kao krizni Management došao u Hrvatsku, bio ovdje 7 dana i ispostavio fakturu koja mu je plaćena 11,4 milijuna kuna, što je danas puno, a što je danas malo. Proporcionalnim izračunom, godinu i pol dana i dodanih 3 mj. angažmana ljudi, da li je tih 300, 400 ili 500 milijuna kn puno ili malo? Netko tko nije sebi ni sekunde vremena dao, ni želje ni volje, ni namjere da sazna koliko na europskom ili na svjetskom tržištu koštaju usluge takvog menadžmenta. Ako smo se svi složili s time da gospodin Alvarez zavrjeđuje u svojih 7 dana 11,4 milijuna kn, pokušajte izračunati i pretvorite dane u iznos koji bi taj Alvarez odnio s računa Agrokora i ovih dobavljača da je ostao godinu dana. Članak je gospodine potpredsjedniče 121. evo ako vi meni dijelite lekcije, da sam trebao pročitati, onda pročitajte i vi, koji govori da Vlada mora imati predstavnika na sjednici za raspravu o prijedlogu zakona, drugih akata, mišljenja, itd., itd. Znači, Vlada trenutno na sjednici nema predstavnika Vlade, ja vas molim da to osigurate ili prekinite sjednicu.

Gospodine potpredsjedniče, Vlada je odredila gospodina Andreja Plenkovića i doktoricu znanosti Martinu Dalić da će biti predstavnici. Di su oni?

Ponovno vam govorio ono što sam već vam jedanput vam rekao, a to je da se to odnosi kada je Vlada predlagatelj. Oprostite ali je, a sad vam izričem drugu opomenu. Sada vam izričem zbog toga drugu opomenu i slijedom toga, gubite pravo govora o ovoj točci dalje. Možete se žaliti ako smatrate da nisam u pravu Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. … [[Upadica se ne čuje.]] Pročitajte ga vi, pa ćete, pa pogledajte točnije malo, pa će vam biti jasno. Sljedeća replika je poštovanog kolege Đakića, izvolite.

Hvala lijepo, po istom ovome članku smatram da je povrijeđen Poslovnik, jer u biti vi isto dajte tumačenje, pa bi vas uputio da uputite istom tome odboru, da ovo što vi tumačite, da se razjasni. Po meni jednako je u pravu tada i kolega Maras, jer predstavnike Vlade nemamo ovdje i to je činjenica, a ovo ostalo je vaše slobodno tumačenje, koje ja ne znam, da je vjerodostojno, niti bi ga mogao kao takvoga prihvatiti.

Gospodine predsjedniče niste u pravu i povrijeđen je članak 121. Poslovnika i kolega Maras je ispravno to rekao, jer ovdje jasno piše da Vlada određuje svoje predstavnike u slučaju rasprave o prijedlogu zakona i drugih akata. Ovo je neki drugi akt i vi nemate autonomno pravo sami tumačiti Poslovnik na ovaj način i kolegi Marasu ste bez razloga oduzeli pravo daljnje diskusije na ovoj sjednici. I niste u pravu i znate da niste u pravu i uvijek je sa vama problem, s ni jednim drugim predsjedavajućim. I uvijek vi izazivate nekakve reakcije i izbacujete ljude iz ove sabornice. Druga stvar je vi niste u pravu i nije točno što govorite. Ja sam rekao koji članak Poslovnika se odnosi upravo na taj problem. Vi ste povrijedili članak 237. jer se jasno kaže za što i 238. gdje se kažu razlozi za izricanje stegovnih mjera. Kolega Maras je samo digao povredu Poslovnika, vi ste konstatirali to što ste konstatirali da povrede nema, ali hoćete li i meni izreći opomenu zato što sam podigao povredu Poslovnika. Poštovani predsjedavajući zbilja ste povrijedili članak 121. izrekli opomenu što zapravo je vaša intencija da se ukloni jedan zastupnik koji cijelo vrijeme zapravo objašnjava zbog čega treba izglasat nepovjerenje potpredsjednici Dalić, a treba članak je povrijeđen zato što na raspravi nije nazočan predstavnik Vlade i zbog toga se treba, zbog nenazočnosti predstavnika Vlade nužno je raspravu prekinuti ili odgoditi. Vi ste povrijedili članak 121. i tražimo da se prekine ova sjednica dok se ne vrati potpredsjednica Vlade na sjednicu. Ja ću vam još jedan puta reći to se odnosi, pročitajte kontekst Poslovnika. To se odnosi kad je Vlada predlagatelj.

Dajte molim vas više popravite to. Predsjedavajući mislim da ste pogriješili vezano uz članak 121. i ono što je zanimljivo jest da nemamo više stanki, ograničene su nam replike ali ukazivati na povrede Poslovnika možemo danonočno. Imajte to na umu Samo to. Eto hvala. Ja ponovo upućujem sve one koji misle da ovo nije u redu, da upute zahtjev za tumačenjem Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Gospodine potpredsjedniče, sukladno novim poslovničkim pravilima u vezi s ovom točkom dnevnog reda i najnovijom situacijom klub SDP-a traži stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se konzultirali kako ćemo nastaviti dalje i kako bi omogućili vama da preispitate svoju odluku kojom ste kolegi Marasu dali ovu drugu opomenu s isključenjem jer je u njegovom prosvjedu bilo elemenata da ipak ne bude tako kažnjen. Zahvaljujem. Naravno ja ću vam dati stanku od 10 minuta.